Tak nyní nás čeká šest faktických poznámek paní poslankyně Černochová, potom pan ministr obrany. Já bych vaším prostřednictvím panu předsedovi TOP 09 Kalouskovi chtěla doporučit, aby si v první řadě tu směrnici přečetl on, protože to, co tady řekl, je naprostý nesmysl.

Takže si kladu otázku, jestli TOP 09 v čele s panem předsedou Kalouskem prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny není trošku schizofrenní, jestli nám tady neříká něco jiného, než pak v Evropském parlamentu koná, a jestli právě ten populismus tady nepředvedl v přímém přenosu právě teď pan Kalousek. Takže mě nikdo z předvolebního populismu laskavě neobviňujte. Pan ministr obrany. Děkuji za slovo.

A opravdu i já bych to všem doporučil. I já bych všem doporučil. Předpokládám, že pořád tady je ještě nějaká proevropská většina. A když budeme interpretovat některé, byť i nešťastné, kroky Evropské unie, nebo Komise, ještě tím jakoby nejhorším možným způsobem, tak skutečně vykonáváme pro tuto republiku medvědí službu. Navíc je tam přece to zásadní usnesení, že žádný z těch majitelů o to nepřijde během svého života. Čili my tady mluvíme vlastně o zbraních, které zůstanou po někom, kdo opustí tento svět. Řada zemí právě tuto kategorii v té směrnici využívá, anebo už ji má ve své legislativě, a proto se na ni ta směrnice vztahuje daleko, daleko méně robustním způsobem. My chceme jít také touto cestou a Ministerstvo obrany navrhne vládě tento směr legislativní změny, která není rozhodně na úrovni změny ústavní. Po něm pan poslanec Holík. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, jsem velice rád, že to, co tady řeknu, není hlasem volajícího na poušti, protože já také vlastním zbrojní průkaz a vlastním pistoli. Nejsem příslušníkem střelecké komunity, protože nevím, co to je. Ale myslím si, že máme velmi dobrý zákon na držení zbraní a zbrojní průkazy.

Takže myslím, že ten zákon je dobrý a není třeba ho opravovat. Pokud má někdo takové zvláštní hobby, které nesdílím, jako střílet zvířata, tak nevím, proč by na to měl mít ekvivalent kalašnikova. To opravdu snad není nutné opravovat. Pokud by bylo něco nutné opravovat v této souvislosti, tak je to třeba implementace toho, co to je nutná obrana, protože pokud si uděláte zbrojní průkaz, tak dostanete také občas návod, když se budete bránit, střílejte do hlavy, nebo pohoďte gumovou pistolku. Pokud chce někdo bránit republiku a myslí to opravdu vážně, tak tady máme přece institut aktivních záloh, kde může cvičit střelbu, kde se může připravovat na obranu republiky. Děkuju za pozornost. Pan poslanec Holík. Po něm pan poslanec Benda. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážení hosté, dovolte, abych zareagoval malou technickou poznámkou. Překvapil mě poměrně pan kolega poslanec Pilný, stejně tak pan ministr. Rád bych tady upřesnil několik informací, které tady pronesl pan Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího. U dlouhých zbraní se jedná o zásobníky nad deset a ne nad třicet, to zaprvé. A zadruhé, pokud se tady bavíme o kropení, tak se jedná o automatickou zbraň. Ale směrnice se týká poloautomatických zbraní, čili samonabíjecích. Takže pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, přečtěte si tu směrnici, a potom můžeme zahájit nějakou diskusi a bude zcela určitě na daleko vyšší úrovni. Pan poslanec Benda. Po něm pan poslanec Váňa. Stále faktické poznámky.

To je asi pochopitelné. Ale někdo má potřebu to tady ventilovat.